Kolegice i kolege. S obzirom na popis stanovništva koji će ubrzo biti objavljen u kojem ćemo vidjet koliko je nažalost naših sugrađana otišlo iz Hrvatske, vidjet ćemo i moći ćemo govoriti o razlozima zbog kojih to čine. Neki od razloga zašto naši ljudi napuštaju ovu zemlju su nepovjerenje u institucije, male plaće, posao odnosno nemogućnost da pronađu adekvatan posao s kojim bi mogli prehraniti svoju obitelj, problemi s obrazovnim sustavom, ali i nepravda. Jedan od glavnih razloga zbog kojih nažalost ljudi napuštaju ovu zemlju je nepravda. Ja sam nekoliko puta s ove govornice govorio o stručnim problemima 55.000 studenata stručnih studija i neizvjesnosti oko reguliranja njihove razine obrazovanja sukladno HKO-u jel mi smo iz podijelili, a europska praksa ne prepoznaje razliku između stručnih i sveučilišnih studija u odnosu na kvalifikacijski okvir i nastavak studija. To je jedan primjer nepravde. Drugi primjer nepravde je, a o kojem sam govorio na primjeru jedne učenice iz Istarske županije koja je završila srednju medicinsku školu u Ljubljani odnosno u Sloveniji u zemlji članici EU iste one EU koje smo i mi članica od 2013.g. i kada se poželila vratiti u svoju zemlju i zaposliti se kao medicinska sestra u zdravstvenom sustavu RH rekli su joj da mora položiti još 2500 sati dodatne nastave kako bi joj priznali diplomu koju je ostvarila u Sloveniji. Ponavljam, u Sloveniji zemlji članici EU dodatnih 2500 sati je morala odslušati odnosno mora dodatno izdvojiti, mora doć u Zagreb, mora platiti smještaj, preživjeti svo to vrijeme završiti da bi mogla raditi jer u protivnom ona nema završenu srednju školu, praktički nema niti SSS onda zapravo nigdje niti ne može raditi kao takva ili na nekim poslovima koji su slabo plaćeni, pitanje u kakvim uvjetima i dalje da ne nabrajam. To je još jedan primjer nepravde u ovoj zemlji i to je još jedan razlog zbog kojih naši ljudi odlaze. A treća stvar o kojoj sam nedavno isto saznao je riječ o Specijalističkom stručnom studiju inženjera cestovnog prometa koji ne može se upisati u Hrvatsku komoru inženjera tehnologije, prometa i transporta što bi svakako bio jedan logičan potez da to i napravi i da u tom trenutku postane ovlašteni inženjer potencijalno otvori si neke mogućnosti napredovanja da otvori svoju vlastitu tvrtku i na taj način da bude prosperitetniji i da bi mogao imati kvalitetniji posao, da bi mogao ulagati u sebe, da bi mogao kvalitetnije privređivati i na taj način omogućiti što bolji život sebi, ali i svojoj obitelji.

Znači to je još jedan primjer nepravde. I ono što je najgore riječ je o jednom zakonu, jednom članku gdje sveučilišni studij onaj ko je završio sveučilišni studij se može upisati u komoru, onaj koji je završio stručni studij se ne može upisati u komoru, završili su isto pet godina studija, stekli isto 300 ECTS bodova, a nekima su u ovoj državi vrata naprosto zatvorena. Da bi stvar bila gora, već godinu i pol nadležno ministarstvo je upoznato s tim problemom. Riječ je o jednoj riječi koja se treba dodati u čl. 2. navedenog zakona i apsolutno nitko ne radi ništa nego ide ono starohrvatsko, nismo mi problem, problem je negdje drugdje. I to je još jedna nepravda, ali ono što je najgore je ne činjenje nadležnog ministarstva da tu situaciju promijeni i da se taj zakon promijeni, može se vrlo brzo postupkom taj problem riješiti i to je kažem još jedan primjer nepravde u ovoj zemlji i smatram da želja je zapravo da apeliram na nadležno ministarstvo da zaista stavi taj zakon izmijenjeni u proceduru.

za opstanak Brodarskog. Radnici su obaviješteni da neće za sada dobiti otkaze, nedobivanje otkaza znači da radnici neće dobiti otpremnine, no, po riječima radnika otvara malu, malu, malu, sasvim malu šansu za restrukturiranje. No, ništa se konkretno ne zna. Jasno je da Institut u likvidaciji neće imati nove narudžbe za poslove, od postojećih najmova nije moguće plaćati komunalije, nije predviđen novac za hladni pogon, postojeći klijenti će otići i ubrzo će Brodarski institut ponovno biti u blokadi. U ovakvoj agoniji nerealno je očekivati da će radnici čekati, odlazit će i oni jer nije izložen nikakav plan restrukturiranja koje bi sada bilo i otežano s postupkom likvidacije, ukoliko se uopće o tome i razmišlja. Ili se ipak razmišlja o 120 tisuća kvadrata atraktivnog zemljišta kojoj ovoj Vladi, izgleda puno puno važnije, nego laboratorijski resursi najveći u Hrvatskoj i važnost Brodarskog instituta o kojem govori cijela znanstvena zajednica. Na Vladu su stigli apeli četiriju tehničkih fakulteta, kao i apel organizacijskog odbora seminara Leopold Sorta koji okuplja 20-ak stručnjaka iz polja gospodarstva i akademske zajednice iz cijele RH. No, ništa. Vlada RH i premijer Plenković ostali su gluhi za apele i sve inicijative cjelokupne znanstvene zajednice, kao naravno i radnika Brodarskog instituta. Ukoliko se doslovce u nekoliko dana premijer Plenković ne udostoji svrnuti pogled na Brodarski, propast je neminovna i to će biti konačni dokaz da je ovoj Vladi, kao uostalom i svima do sada od opstanka Brodarskog instituta, jedinstvene znanstvene infrastrukture i mogućeg poleta hrvatske znanosti s novim tehničkim institutom, [[Upadica: Hvala.]] puno važniji nekretninski biznis sa 120 tisuća kvadrata [[Upadica: Hvala.]] atraktivnog zemljišta [[Upadica: Hvala lijepa.]] za nekog pajdu.

Hvala lijepo poštovane kolegice i kolege. Na kraju ove godine i na kraju ovog zasjedanja Sabora neću govoriti o ženskim higijenskim potrepštinama iako i dalje mislim da bi pod hitno trebalo smanjiti PDV na uloške i tampone. Žao mi je da je Vlada odbila taj prijedlog, ali budno pratim i nestrpljivo čekam da vidim što će se po tom pitanju na kraju odlučiti. Danas govorim o jednoj drugoj temi koja je također, bila često u medijima, a i ovdje u Saboru. Radi se o obnovi nakon potresa i mogu slobodno reći da se radi o najvećoj sramoti ove Vlade, a konkurencija raznih sramota je prilično žestoka. Ali, ova sramota obnove odnosno neobnove je apsolutni pobjednik. Od zagrebačkog potresa prošlo je gotovo 21 mjesec, a od onog na Baniji, Banovini, prošlo je malo manje od godinu dana i u to vrijeme nije se dogodilo ama baš ništa. Ništa od onog čega bi ljudi čije kuće ili zgrade su oštećene imali ikakve koristi. Donesen je katastrofalno loš i neprovediv zakon pa se onda taj zakon tobože pokušao popraviti nekim izmjenama, ali on je i dalje katastrofalno loš i neprovediv. Osnovan je fond koji ne služi ničemu, fond koji je dobio ravnatelja, onda je ravnatelj postao HDZ-ov kandidat za gradonačelnika jer je valjda obavio tako sjajan posao, ali on je odbio tu čast, a nedavno je dao i ostavku pa fond sada ima ravnateljicu. Vidjet ćemo hoće li ona nastaviti praksu svog prethodnika da javno bilježi vlastite neuspjehe, da bude kroničar onog što nije napravila i da se eto, usput, neprekidno svađa s nadležnim ministrom. A kad smo već kod ministra Horvata, o njemu možda bolje uopće ne trošiti riječi s obzirom na to kakovo znanje i kakvu sposobnost je pokazao u obnovu, a pokazao je nikakvo znanje i nikakvu sposobnost, ali zato je prvak u bahatosti i bezobrazluku. Prošlo je godinu dana od kad nam je EU iz Fonda solidarnosti uplatila više od 5 milijardi kuna za obnovu javnih zgrada. Taj novac ima rok trajanja. Treba ga potrošiti do sredine iduće godine, a nije se ni počelo i o tome govorim već godinu dana. i o tome govorim već godinu dana, ništa se za ozbiljno nije počelo raditi niti s tim novcem i na kraju će oni koji su nam novac uplatili reći da očito nismo u stanju potrošiti novac pa da ga vratimo, a koja će to tek biti sramota o tome uopće ne želim niti razmišljati. Ne samo da se taj novac nije potrošio nego mi sada godinu dana otkad nam je uplaćen saznajemo da je napravljen potpuno pogrešan plan raspodjele tog novca isto kao i sa zakonom. Trebalo im je Horvatu, vladi, HDZ-u godinu dana da uopće shvate da im čak ni plan ne štima, a početak bilo kakvog posla još nije na vidiku. Pred nekoliko dana vidjeli smo i neke računalne slike kako bi trebale izgledati tipske kuće i zgrade na Baniji/Banovini, ali vrlo brzo nakon tih sličica stigla je i vijest da su proizvođači koji bi te kuće trebali izrađivati ostali u šoku kad su vidjeli knjigu standarda koji su im dostavili iz Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Proizvođači tvrde da ta knjiga standarda sadrži ne samo zastarjele informacije nego i takve koje nisu u skladu s propisima o gradnji u područjima gdje prijete potresi, a reakcija iz Središnjeg državnog ureda je bilo da se samo radi o okvirnom dokumentu. Sve tamo je okvirno i neozbiljno i u tome je i glavni problem, ali dobro zaista sam možda prestroga. Nije da se ništa ne radi, eto neki dan raspisan je natječaj za piar usluge za promociju projekta obnove, 2 milijuna 160 tisuća kuna bez PDV-a, za tih, dakle ukupno 2 milijuna 700 tisuća kuna dobit ćemo 500 kemijskih i isto tolko blokova, 250 platnenih vrećica, po 200 USB stikova i kišobrana, te 100 kabanica. Apsolutno se uvijek zalažem da se nabavljaju platnene vrećice jer su one ekološki puno bolje od plastičnih, ali čini mi se da bi ovdje ipak trebalo napraviti iznimku pa naručiti plastične, tako da zajedno sa kabanicama i kišobranima mogu poslužiti ljudima koji drugu godinu žive u kontejnerima koji prokišnjavaju.

Prvi je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim je vlada, zapravo tzv. stožer praktički priznao da je potvrde uveo bez suglasnosti HS tzv. covid potvrde. Zato sam ja još osobno početkom 2020.g. predložio da zbog pandemije sabor aktivira čl. 17. hrvatskog ustava kako se niti jedna odluka ovdje ne bi donijela, a bez da je u skladu sa hrvatskim ustavom. Naravno da to tadašnji predsjednik vlade koji se odlučio sakriti iza stožera po principu ako bude dobro ja sam zaslužan, ako bude loše oni su krivi, odlučio je to ignorirati i od tada je praktički kompletno djelovanje tzv. stožera političko i usmjereno isključivo u smjeru propagande, pogotovo propagande pred parlamentarne izbore. Bilanca rada tog stožera je više nego jasna, ali nažalost za mnoge hrvatske obitelji više nego tragična, 11 tisuća mrtvih, Hrvatska je najgora u Europi, jedna od najgorih po broju umrlih na 100 tisuća stanovnika, svaki dan umire jedan autobus ljudi, bolnički odjeli su puni i ljudi koji bi vjerojatno u Njemačkoj, Poljskoj ili Švedskoj preživjeli ne preživljavaju zbog prevelike popunjenosti zdravstvenog sustava. Dakle, ovaj zakon je još jedna potvrda i pokušaj da se popeglaju greške u koracima koje je napravio tzv. stožer i ide za time da legalizira zapravo nelegalno uvedene covid potvrde. A djelovanje stožera je od početka na rubu zakona jer odakle nekakvom paratijelu zapravo mogućnost da odlučuje i o slobodi, ali i o zdravlju građana bez da je igdje konzultiran hrvatski ustav koji to nepovredivo pravo štiti.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče sabora. Poštovane kolegice i kolege. Danas je zaista važan dan morat ćemo donijeti uskoro odluku o tzv. covid potvrdama. Nije slučajno da se okupilo veliki broj naših ljudi na Trgu sv. Marka, koristim i priliku da ih pozdravim. Imaju pravo biti zabrinuti. Dakle, više puta i na drugim temama sam istaknuo jednu trajnu istinu, a to je da u raznim situacijama iskustvo pokazuje da države odnosno vlast svojim odlukama izaziva veću štetu nego korist. To je uvijek u ime nekog plemenitog cilja, uvijek se radi o nečemu što bi trebalo svima biti u interesu, dakle u ime socijalne pravde, pravednosti završili smo u pakao komunizma kao jedan primjer koji je hrvatski narod sam nažalost morao doživjeti.

Dakle, sad čujemo da se razmišlja i covid potvrde za djecu, to je jedna novost cijelo vrijeme slušamo da neće se ove mjere odnositi na djecu i sl., međutim sad vidimo da baš nije tako. Što se tiče cijepljenja, ponovit ću neke stvari koje možda šira javnost ne zna. U jednoj opširnoj analizi preko 30 milijuna ljudi koji su imali potvrđen virus, dakle bili su zaraženi preko 40% njih je prošlo bez simptoma, dakle bili su zaraženi bez simptoma. To je bilo i prije masovnog cijepljenja i prije pojave tzv. omikrona, dakle sada će biti ta brojka vrlo vjerojatno i još veća. Zašto to govorim? Jer s ovim tzv. mjerama gotovo je nemoguće suzbiti nešto što se širi na ovaj način i bez obzira što smo slušali do danas kako je pobijeđena korona, mislim da stvarnost je daleko od toga. Prvo kad su u pitanju ljudska prava i teške diskriminacije ljudi ljevičarske udruge koje se profesionalno time bave jednostavno su nestale, zatajile su, nemaju stav, uplašili su se možda tih ljudi, ali svakako su izgubili svaki kredibilitet, dakle od sada nitko neće moć zaista shvatiti ozbiljno njihove vapaje na tim temama ljudskih prava, to je prošlo svršeno vrijeme. Drugo, sukob interesa, drago mi je da je ministar Beroš nedavno se složio s mojom tezom da bi svi znanstvenici i tzv. stručnjaci koji u javnom prostoru o ovoj temi govore trebali objaviti u kakvim odnosima su, pogotovo ako postoji financijske odnose sa farma industrijom, mislim da je ta praksa jako bitna, ona postoji i u drugim zemljama. I na kraju, mora se još jednom ponoviti i istaknuti da neviđena cenzura se provodi na društvenim mrežama.

To se događa masovno u zemljama poput Kine, ne želimo da to postane jedna praksa koja će biti nesporna u Hrvatskoj. Domovinski pokret će preuzeti inicijativu iza ove božićne pauze da se nešto na tom planu promijeni pa vjerojatno i zakonskim prijedlogom. Na kraju koristit ću ovu priliku iako je Božić još za 10 dana, bez obzira što neki činovnici Europske komisije drugačije na to gledaju, znamo da dolazi veliki blagdan rođenja Isusa Krista, Spasitelja svijeta, ja ću naglas to govoriti, dakle svim ljudima u Hrvatskoj dobre volje čestitam ovim putem Božić, želim vam blagoslovljen Božić i radost, Spasitelj na dolazi.

napredak.

S ciljem pomoći u prevladavanju ove krize u dijalog su se aktivno uključili uključila se međunarodna zajednica, u prvom redu EU komisija, SAD, a u službenom posjetu u ponedjeljak je išlo izaslanstvo hrvatske .../nerazumljivo/... države Hrvatske na čelu s predsjednikom Vlade g. Plenkovićem koji je se u Sarajevu sastao s predsjednikom Vijeća ministara i .../nerazumljivo/... i naravno ministara ostalih u i znači kolegiju Doma naroda, svi .../nerazumljivo/... vjerskim čelnicima vjerskih zajednica i Hrvatskim narodnim vijećem u Mostaru. Kao sudionik posjeta mogu potvrditi da je posjet doista bio motiviran ovom teškom krizom o kom sam već rekla, ove naše susjedne države, ali je bio također, s velikim naglaskom na položaj hrvatskoga naroda kao konstitutivnog u BiH. BiH je prošla kroz izuzetno zahtjevno razdoblje rata u 90-im godinama prošloga stoljeća, ali i kroz jako velike poslijeratne gospodarske izazove. Trenutačna kriza je, ja bih rekla, najizazovnija do sada i upravo iz navedenog razloga, premijer Plenković želi je dati svoju snažnu potporu BiH, snažnu potporu Hrvatske kao zemlje partnera, zemlje prijatelja, susjeda i naravno, dati potporu BiH u njenom daljnjem pristupanju EU, da barem postane konačno kandidat. Predsjednik Vlade istaknuo je da su veze između Hrvatske i BiH doista neraskidive, dvije su države upućene jedna na drugu, mi imamo dugačku granicu, preko 1000 km, trgovinski .../nerazumljivo/... oni su, mi smo, međusobno veliki trgovinski, razmjenjujemo velike trgovinske razmjene imamo, partneri smo, iskazao je želju za jačanjem gospodarske suradnje, trgovinske razmjene daljnje, rješavanju infrastrukturnih pitanja, kvalitetno povezivanja ove dvije države te jačanje suradnje u području energetike. U tom smislu u hrvatskom izaslanstvu uz premijera Plenkovića bili su i ministri iz nadležnih ministarstava, znači gospodarstvo, promet, energetika, čime bi Hrvatska htjela dati još snažniju potporu mira, ali i odlučnost da je Hrvatskoj doista stalo i da je zabrinuta i da želi pomoći u ovim teškim danima BiH. Pogotovo, naglasili smo, što se tiče, već sam o tome nešto rekla, kako i na koji način bi BiH mogla dalje ići na svom putu prema EU. Predsjednik je također naglasio da Hrvatska cijeni pomoć međunarodne zajednice i to smo naglasili, SAD, EU komisije u pronalaženju rješenja jer doista bez njihove pomoći ćemo teško doći u ovakvoj situaciji do ičega. Također je iznio uvjerenja da bi reforma, a tu smo stvarno jako dali taj naglasak, reforma izbornog zakona bi doprinijela zapravo političkoj, rješavanju političke ove krize i dodatno, i donijela bi neku stabilnost jačanju povjerenja između naroda, konstitutivna naroda u BiH i kako bi se izbori ove sljedeće godine u lipnju 2022. proveli uredno. Inače, bez ovog izbornog zakona ne bismo, bez promjene izbornog zakona doista ne možemo doći do jedne pravične situacije u BiH.

Obično pri kraju godine rezimiramo nešto što se dešavalo, ali pripremamo i neke planove za buduće razdoblje. Pa kad rezimiramo neke projekte, volio bih spomenuti jedan od njih, a to je bio projekt Slavonija, Baranja i Srijem, aktivni projekt hrvatske Vlade zajedno sa slavonskim županijama koje, iako su mnogi kritizirali, ipak je, što se tiče Slavonije i njenih županija donio mnogo dobrog. Razvoj, infrastrukture, razvoj turizma, razvoj gospodarstva i svega ostaloga. Naravno, znamo da za jednaki regionalni razvoj svih naših županija, svih dijelova RH potrebno je još nešto. Moram reći da sam sretan što je danas na sjednici hrvatske Vlade usvojen prijedlog zaključka o nacrtu Razvojnog sporazuma sjever, razvojnog sporazuma koji čiji je nositelj prije svega Ministarstvo regionalnog razvoja sa još 7 ministarstava koji za 5 sjevernih županija nosi puno u budućnosti, nosi projekte koji su si županije u proteklih gotovo godinu i pol dana, ali intenzivno posljednjih 6 mjeseci slagale kao svoj strateški plan za razvoj područja kako bi svim građanima na tim područjima bilo bolje.

Znači prije svega, htio bih se osvrnuti na Bjelovarsko-bilogorsku županiju. Infrastrukturni projekt cestogradnje u kojem se saborski zastupnici s našeg područja već godinama zalažu je znači brza cesta Zagreb-Bjelovar, ali i prema Virovitici, zahvaljujem svim kolegama koji su i za te projekte dali svoju potporu, a u ovom Razvojnom sporazumu sjever on je upisan znači, ona dionica od Bjelovara dalje prema Virovitici, koja vjerujem da će donijeti dobro, ne samo Bjelovarsko-bilogorskoj županiji nego i Virovitičko-podravskoj, a i svim županijama koje su naslonjene na Podravsku magistralu za povezivanje s centralnom Hrvatskom. Ono što je bitno reći da je u tom Razvojnom sporazumu i opremanje Opće bolnice Bjelovar, gotovo 800 milijuna kuna koji će biti riješeno za kvalitetu zdravstvene zaštite naših građana. Tu je i eko turizam, 360 sa 400 milijuna kuna, ali ono što je meni izuzetno drago i bitno, jedan od projekata i razvoj Daruvarskih toplica sa 360 milijuna kuna koji u idućem 7-godišnjem razdoblju trebaju, osim revitalizacije, unaprijediti zdravstveni turizam i posebne oblike turizma, što nas sve čeka. Ono što je dobro što su rezervirana i sredstva, 12 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju, kako bi sve moglo biti spremno. Ja ovim putem, evo, želim zahvaliti Vladi RH na čelu sa premijerom Andrejom Plenkovićem, svim općinama, gradovima, institucijama, svima koji su pripremali ovaj projekt i podlogu za ovaj projekt kako bi on danas mogao zaključkom krenuti u proceduru. Pred nama je veliki posao, vjerujem da u suradnji jedinica lokalne samouprave, sa županom g. Markom Marušićem, sa hrvatskom Vladom možemo zajedno stvarno pokrenuti svu cijelu Bjelovarsko-bilogorsku županiju, a meni je drago što s ovim projektima prema Daruvarskim toplicama Daruvar može, želi i ostat će najljepši mali grad i centar kontinentalnog turizma u RH. I s te strane, pošto evo, danas je zadnji dan zasjedanja u ovoj godini dozvolite mi, dragi kolegice i kolege i svim našim gledateljima i građanima, svim ljudima dobre volje da poželim čestit i blagoslovljen Božić te puno uspjeha, zdravlja, prije svega, u idućoj novoj godini. Ovaj, ja vas sad molim sve da zauzmemo svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom, odnosno sa glasovanjem o dosad odrađenim točkama.

Poštovane kolegice i kolege dobar dan. Kao što smo i najavili danas idemo s glasovanjem. Konačni prijedlog Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 211. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Klub zastupnika HDZ-a predložio je saboru da donese slijedeći zaključak: 1. O prijedlogu Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu s konačnim prijedlogom zakona br. P.Z.E. br. 211. provedena je rasprava u prvom čitanju. 1. Sve primjedbe i prijedlozi i mišljenja iz rasprave uputit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Ovaj zaključak vlada je prihvatila. Dajem na glasovanje ovaj prijedlog zaključka. Tko je za?

Utvrđujem da je glasovalo 120 zastupnica i zastupnika, 114 bilo je za, 2 suzdržanih i 4 protiv, pa je na taj način donesen zaključak kako ga je predložio Klub zastupnika HDZ-a. Konačni prijedlog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 212. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Izjašnjavanje o amandmanima proveli smo ranije na sjednici i vlada je prihvatila sve amandmane Odbora za zakonodavstvo. Nakon što je rasprava zaključena vlada je podnijela amandman sukladno čl. 199. Poslovnika, a o ovako podnesenom amandmanu mora se složiti većina nazočnih zastupnika, pa dajem na glasovanje prijedlog da se provede rasprava o amandmanu Vlade RH. Tko je za? Tko je suzdržan?

Glasovalo je 110 zastupnica i zastupnika, 105 za, 5 suzdržanih, pa smo dakle donijeli odluku da se provede rasprava o amandmanu vlade. Molio bih sada poštovanog državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josipa Bilavera da obrazloži podneseni amandman, izvolite. HS, poštovane zastupnice i zastupnici. Amandman 342. mijenja se i glasi: 1. Novčanom kaznom u iznosu od 5 tisuća do 10 tisuća kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se za vrijeme upravljanja plovilom ne pridržava propisa o pravilima plovidbe kojima se uređuje sigurna plovidba i promet na unutarnjim vodama i time izazove plovidbenu nesreću, čl. 15. st. 2. 1. Novčanom kaznom u iznosu od tisuću kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja se za vrijeme upravljanja plovilom ne pridržava propisa o pravilima plovidbe kojima se uređuje sigurna plovidba i promet na unutarnjim vodama i time izazove plovidbenu nesreću, čl. 15. st. 2. 1. Uz novčanu kaznu iz st. 1. ovog članka počinitelju plovidbenog prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja brodom na motorni pogon ili zabrana upravljanja motornim čamcem. Obrazloženje. Amandmanom se preciznije i određenije definira visina novčane kazne u slučajevima izazivanja plovidbene nesreće u odnosu na izazivanje plovidbene nezgode za vrijeme upravljanja plovilom na unutarnjim vodama.

Utvrđujem da je 107 zastupnika i zastupnica glasovalo, 97 za, 10 suzdržanih, što znači da je prihvaćen amandman vlade i postaje sastavni dio konačnog prijedloga zakona, pa sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 120 zastupnica i zastupnika, 110 za, 10 suzdržanih, pa je donesen Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 213. Predlagatelj je vlada, rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli Odbor za zakonodavstvo, zastupnik Siniša Hajdaš Dončić, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo, te oni postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona, a izjašnjavanje o preostalim amandmanima proveli smo ranije na sjednici, pa ćemo sada glasovati o onima koje predlagatelj ne prihvaća. Idemo redom, prvi amandman zastupnika Siniše Hajdaša Dončića, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova pa idemo na 3. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, isto tako Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Niti ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova pa sada idemo na glasovanje o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama. Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Glasovalo je 121 zastupnik i zastupnica, 92 za, 20 suzdržanih i 9 protiv i donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama.

Za sve one koji će se tome, rekao bih, suprotstaviti, predviđena je i kazna do 50 000 kuna koja će biti dosta velika za sve one koji će izbjegavati pokazivati kako troše novac poreznih obveznika. Ovo je po našem mišljenju, najkonkretniji potez u smislu prevencije borbe protiv korupcije, pogotovo na lokalnoj razini, gdje je ima najviše. Šaljemo snažnu poruku građanima da građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac i da političari moraju konačno stati na stranu građana jer građani doista plaćaju sve nas i potom sukladno tome, isto tako, imaju pravo i znati kako se troši novac hrvatskih poreznih obveznika. Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Daus, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče. Ma evo, kolega Hrebak me malo potaknuo. Zakon možda je jedan od načina sigurno, ali može svatko od nas to učiniti, npr. IDS je na svojim predsjedništvu stranke donio odluku da sve općine, gradovi i županije, naravno, kojom upravlja, mora, dakle mora biti potpuna transparentnost proračuna. Neki su to već i učinili poput grada Labina, neki su u procesu, poput Rovinja i Poreča, svi ostali u sljedećih nekoliko mjeseci će to učiniti pa pozivam i s ove govornice da to učine i ostale stranke i sigurno će se time, bez obzira na ovaj Zakon, povećati transparentnost proračuna, odnosno povjerenje građana u svih nas. Nastavljamo dalje s radom sukladno čl. 293.b pa prelazimo na glasovanje o amandmanima. Amandman br. 1 Odbora za zakonodavstvo, pa od 1 do 11, svi su Odbora za zakonodavstvo, Vlada je prihvatila i postaju sastavni dio konačnog prijedlog zakona pa idemo sada na amandmane, isto tako, Odbora za zakonodavstvo od .../nerazumljivo/... a pardon, 11. amandman, Kluba zastupnika socijaldemokrata, taj Vlada ne prihvaća. Znači prvih 10 su Odbora za zakonodavstvo i Vlada ih prihvaća, postaju sastavni dio zakona.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Sada idemo na amandmane od 12 do 23, ponovo Odbor za zakonodavstvo, Vlada je sve prihvatila i postaju sastavni dio prijedloga, Konačnog prijedloga zakona. Sada idemo na amandman br. 24 Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Vlada je prihvatila amandman u izmijenjenom obliku s čime se podnositelj amandmana suglasio pa u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio prijedloga zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman br. 26 zastupnika Marina Mandarića, Vlada je prihvatila u izmijenjenom obliku, podnositelj se suglasio pa amandman u izmijenjenom obliku postaje sastavni dio Prijedloga zakona. Odbora za zakonodavstvo pa do 31, Vlada je prihvatila i postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona. 20, odnosno 32. Kluba zastupnika HSLS-a i reformista Vlada je prihvatila, isto tako, postaje sastavni dio Zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Amandman nije prihvaćen. 34. amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista isto tako je prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika SDP-a vlada ne prihvaća, pa moramo glasovati. Tko je suzdržan? I tko je protiv? Glasovalo je 119, 77 protiv, dakle amandman nije prihvaćen. Idemo na 37. Odbora za zakonodavstvo, prihvaćen je, postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika HSLS-a prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 40. amandman Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, prihvaćen, postaje sastavni dio zakona. Kluba zastupnika SDP-a, vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. 45. zadnji amandman Odbora za zakonodavstvo je prihvaćen i postaje sastavni dio zakona, pa dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o proračunu. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Glasovalo je 126 zastupnika i zastupnica, 77 za, 1 suzdržan i 48 protiv, pa je donesen Zakon o proračunu. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama, drugo čitanje, P.Z.E. broj 198. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama. Tko je suzdržan?

Dragi narode, poštovane kolegice i kolege danas vi donosite odluku zato uvaženi predsjedniče tražim od vas da se zna točno tko je kako glasovao, tko je glas dao za uvođenje diktature protuustavne Covid potvrda jer ovim današnjim zakonom vi legalizirate ne, pokušajete protuustavno legalizirati bez 2/

Tako i za vašu djecu. Ovim zakonom u biti ubijate demokraciju, ugrožavate ljudska prava i slobode pa i onih najmanjih, naše djece. To je najmanje bitno.

Molim vas kolegice i kolege sada imamo zahtjev za povredu Poslovnika, kolega Hrebak. Izvolite. Kolega Bulj je povrijedio poslovnik 238. članak poslovnika, uvrijedio je zdrav razum svih kolega zastupnika, neću to osobno komentirati, ali najbolje o svemu rekao je kolega Zekanović koji je zario glogov kolac u srce ove farse zvane referendum koju provodi Most. Kolega Hrebak znadete i sami da ste replicirali dobivate opomenu. Ovo nije bila povreda poslovnika, dakle opomena za kolegu Hrebaka. Kolega Bulj, izvolite. Kolega Hrebak je povrijedio čl. 238. jer nije bilo povrede poslovnika kao što ste vi rekli. Ne zanima me što govori vi, Zekanović ili bilo ko, ja poštivam sve stavove, svih ljudi i cijepljenih i necijepljenih jer gradonačelnik sam i cijepljenih i necijepljenih. Ali baš ste se vi javili koji ste trebali biti u izolaciji kada je pala jedna ruka, kada vam je liječnik propisao izolaciju i Capak je Hrebaku dozvolio da iz samoizolacije dođe u Sabor i digne ovdje ruku [[Upadica predsjednik: Hvala, kolega Bulj.]] i to je ono što me je potaknulo da imam ovakav stav [[Upadica predsjednik: Kolega Bulj.]] protiv stožerokracije. Molim vas, dobivate opomenu ovo je isto tako bila replika. Kolegica Selak Raspudić izvolite povreda poslovnika. Čl. 238. doista je neprimjereno da kolega Hrebak govori o farsi i ne znam zašto se uopće uzbuđuje oko ovog zakona kad svi znamo da on može dobiti covid potvrdu bez obzir je li cijepljen ili testiran, isto kao što mu je bila otpisana samoizolacija od g. Capaka kada je to trebalo vladajućima da digne ruku za njih. Naravno da dobivate opomenu to je isto replika. I kolega Grmoja, izvolite povreda poslovnika. Povrijeđen je hrvatski Ustav čl. 238. dakle kolega Hrebak govori o najbolje mogućem obliku direktnog izjašnjavanja naših građana referendumu kao nečemu što je farsa i što zaslužuje da dobije glogov kolac u srce. Dakle, dragi građani Hrebak bi vam oduzeo pravo da kažete svoj stav, on bi u vaše pravo da kažete što mislite o ovom stožeru zabio glogov kolac i to govori kakvi su ovi [[Upadica predsjednik: Kolega Grmoja, hvala vam lijepa.]] političari i što oni zapravo žele. I ja vas molim sad kolega Hrebak ovo sad nema smisla, ajde molim vas da odustanemo jer ovo su sve povrede poslovnika [[Upadica Hrebak: Inzistiram.]] A ako inzistirate onda dobro. Još jednu priliku imam [[Upadica predsjednik: Imate je.]] dakle kolega Grmoja me uvrijedio, on govorio on se usuđuje govoriti o slobodama, čovjek koji je htio na LGBT zajednicu bijelu plahtu. Dakle, kolega Grmoja kad govorite o slobodi uz slobodu dolazi uvijek u paketu i odgovornost, odgovornosti u Mostu nema. I ponavljam, o odgovornosti vam je sve rekao kolega Zekanović kad već ne vjerujete meni. Kolega Hrebak dobivate opomenu, ovo je isto tako bila replika. Druga opomena. Kolega Bulj izvolite i vi imate povredu poslovnika. Kolega Hrebak je povrijedio čl. 238. jer očito ne može bez kolege Zekanovića. Ja bih samo kratko rekao predsjedniče kad imam već ovu povredu poslovnika da je vrlo bitno da za sve ove koji će ubiti tj. zabiti glogov kolac u srce hrvatskom narodu da imamo popis onih koji su glasali. Kolega Bulj imat ćete popis kako je ko glasovao, ali kolega Hrebak nije zabijao glogov kolac u srce hrvatskog naroda nego je koristio jednu figuru retoričku i govorio o nečem drugom. Dakle, nemojmo sada dizati tenzije na nečem što nije istina. Idemo sada dalje obrazlaganje stanke kolegica Benčić, izvolite. Zahvaljujem se. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bi zapravo pozvali na razum i racionalnost pri razgovoru o epidemiološkim mjerama i borbi protiv covida-19. A mi ovdje na ovoj strani sabornice suočeni smo zapravo sa dva ekstrema, jedan ekstrem je ovo što govori kolega Bulj i njegovi kolege koji se protive cijepljenju i protive se bilo kakvim epidemiološkim mjerama smatramo to krajnje neodgovornim i prema građanima i prema opasnosti koja je snašla zapravo nas globalno, ne samo u Hrvatskoj. Ustava na situaciju za koju svi znamo da je izvanredno stanje. Dakle, nitko ne može reći da ne živimo u izvanrednom stanju već godinu i pola, osim borbe protiv pandemije zaista moramo imati još jednu borbu, a to je borba za vladavinu prava. I ne možemo odbaciti ustavne vrijednosti i vrijednosti vladavine prava zato jer smo suočeni sa pandemijom.

Mi u Klubu zeleno-lijevog bloka pozivamo aktivno građane na cijepljenje, pozivamo ih da se pridržavaju mjera, nemamo problem ni sa covid potvrdama ako one zaista djeluju na način da štite od zaraze građane, ali ne možemo pristati na to da većina u Vladi zajedno sa svojom većinom u Parlamentu samostalno o tome [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] donose odluke jer ste podijelili građane upravo [[Upadica predsjednik: Kolegice Benčić, hvala vam lijepo.]] samo zbog toga. Stanka je odobrena, pa idemo sada imamo nekoliko povreda poslovnika.

Ono što smo mi ponudili na ovom referendumu je ono što vi sadržajno isto tako zagovarate samo nemate dovoljno političke mudrosti odgovornosti prema hrvatskim građanima i hrabrosti da podržite referendum kao jedini legitimni i izravni način izjašnjavanja naših građana. Vi ste najobičnije političke kukavice koje se skrivate iza teških riječi. Dobivate opomenu jednu. To vam je druga opomena, još jedna više nećete moći govoriti, ali ovo sad se pretvara upravo u ono što ne bih htio da se događa, dakle svi koji tražite povredu Poslovnika u stvari kršite Poslovnik i, kolegice Benčić, kolegice Benčić, kolega Petrov, ne možemo ovako raditi, ja vas molim da se malo smirite, imamo svoju proceduru po kojoj radimo i molim vas da ovaj pokušate ne kršiti namjerno Poslovnik što neki od vas čine. Kolega Bulj, vi ste isto tako tražili povredu Poslovnika, upozoravam vas imate dvije opomene, ovo će biti treća, izvolite. Hvala lijepo.

Kolega Bulj, treća opomena, više ne možete danas govoriti. Povrijeđen je čl. 238., kolegica Benčić nas je omalovažila i vrijeđala jer je rekla notorna neistinu, dakle mi nismo nikakav ekstrem i nitko, a pogotovo Bulj nije govorio o cijepljenju ili ne cijepljenju. Dakle, svoj politički kukavičluk koji je jedan lik s lijeve opcije označio kao bijedni pad na testu borbe za ljudska prava sada nastoji prikriti glumatajući neku srednji poziciju između dva ekstrema.

Sada je na redu kolega Miletić, izvolite.

Povreda Poslovnika kolega Miletić da, izvolite. U jednoj knjizi piše poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć, o da si barem bio studen ili vruć.

Dakle, Most je uvijek bio za razboritost, za racionalan pristup, mi smo oni koji se bore za hrvatske građane [[Upadica: Kolega Miletić, molim vas]] dok ste vi skriveni u svojim podrumima. Kolega Miletić, dobivate opomenu i vi. Kolegice i kolege, ovo sad nema nikakve veze više s Poslovnikom koji imamo, koristite odnosno zloupotrebljavate povrede Poslovnika i ja vas molim, ja ću sad početi davati opomene tijekom, tijekom govora, tako da ćete dobiti više opomena kod iznošenja povrede Poslovnika ako procijenim da se ne radi o povredi Poslovnika. Izvolite kolegice Benčić.

Kolegica Benčić isto tako kao i kolega Bulj ne može više govoriti. Kolegice Kekin, izvolite.

I kolegica Kekin više ne može govoriti danas. Kolegica Raukar Gamulin, izvolite.

Ne, ne, možete vi ostati, ali ne može, kolegice ne mogu govoriti. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Dobro. Jer najavio sam i rekao sam, puštao sam sve, označio sam trenutak kada ću postati rigorozniji jer ne možemo jednostavno ovako. Sada je na redu kolega Grmoja, izvolite povreda Poslovnika.

Ne nisam pustio, davao sam im opomene. Što je povrijeđeno, recite? Hoćete me pustit da kažem?

Idemo sada dalje, na redu je kolega Bernardić, obrazlaganje stanke, izvolite.

Dakle, ne slušate ni glas naroda, ne slušate ni glas opozicije jer kako drugačije objasniti da je Hrvatska najgora u Europi po broju mrtvih, imamo preko 11 tisuća mrtvih od covida i da niste prihvatili niti jedan oporbeni amandman. Odbili ste naš amandman Kluba Socijaldemokrata kojim predlažemo da testiranje za sve građane u Hrvatskoj bude besplatno. To imaju mnoge europske zemlje, a vi ste odlučili umjesto toga diskriminirati ljude, dakle diskriminirate ljude, dijelite ih jer studenti moraju plaćati testiranje, profesori ne moraju plaćati testiranje, siromašni moraju plaćati testiranje, bogati ne moraju plaćati testiranje. COVID potvrde ne trebaju u Crkvi ali COVID potvrde zato trebaju u pošti. Dakle, jedino koga ste trebali diskriminirati su oni koji su ogrezli nažalost u korupciju u Hrvatskoj a njih ste odlučili pogladiti, zato jer od Povjerenstva za odlučivanje o sukoba interesa zapravo radite jedno tijelo kojim na ovaj način vežete ruke. Taj zakon koji danas pokušavate izglasati nema podršku ni europskog GRECO-a a ni svjetskog OECD-a i budući ste da ste za borbu protiv korupcije izdvoji tek mizernih 16 000 kuna za 2022. godinu, jasno je u kojem smjeru ide vaša borba. Još jednom želim naglasiti da mi ni držeći kvorum ne želimo sudjelovati u ovoj farsi u Hrvatskom saboru kojima pokušavate obezvrijediti ovu instituciju koja je temelj hrvatske državnosti.

Hvala lijepo, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Nešto što krene ukrivo, ne može završiti dobro. Ja tražim stanku u ime kluba Centra i GLAS-a. Zašto smo uopće imali u raspravi ovaj zakon? Zato što niste htjeli slušati, zato što ste radili sve onako kako ste vi odlučili i kad ste došli pred zid, niste znali dalje. Kad kažem vi, pritom mislim na HDZ zajedno sa svojim koalicijskim partnerima. Nije ovo zakon o kojem mi glasamo ili glasamo ili bez obzira kako ćemo vezano uz COVID potvrde, došli ste pred zid. U Hrvatskoj je od korone umro grad veličine Makarske. Otpočetka niste radili kako treba. Da je nacija procijepljena, pa ne bi mi razgovarali o COVID potvrdama da ili ne, kako, gdje i zašto i pod kojim uvjetima, zato što niste odradili posao kako treba u svojoj bahatosti, u svom načinu na koji je i kad vama nitko ne treba, a kad vam treba, onda dolazite u parlament. U parlament ste došli prekasno, u parlament je trebalo doći pred godinu dana i odraditi posao kako treba vezano i uz ovo. Ovo je jedna od najvećih zadaća i ministra Beroša i ove Vlade. Kako se suprotstaviti nečem što se zove korona, što je tu među nama i što živi među nama. Pritom se barata i vrlo baratamo slobodama, ajdemo razumjeti što je osobna sloboda. Osobna sloboda je pravo na izbor ali sve dok ne ugrožavamo slobodu onog drugog ali mi na ovaj način i kroz način na koji je stožer na koji ste prebacili odgovornost, odradio zapravo cijelo vrijeme ugrožavamo slobodu nekog drugog. Prema tome, kolege iz HDZ-a, nije ovo glasanje o ovom zakonu, ovo samo vi hoćete popeglati sve ono što ste ukrivo radili, a ukrivo ste radili cijelo vrijeme otpočetka i građani vam na to su vam jednako tako odgovorili što o tome misle. Tražim stanku u ime kluba Domovinskog pokreta. Vidite, puno toga je rečeno na ovu temu. Ja ću još jednom ponoviti da kako god bilo to gorko čuti. Iskustvo pokazuje da vlade diljem svijeta ne samo naša, svojim odlukama često izazivaju više štete neko koristi. Čuli smo da je već pobijeđen virus, međutim nije moguće ni ovim mjerama ga suzbiti a kamoli pobijediti. Dakle, stanje kakvo je, još jednom radi javnosti ću ponoviti da je EU u ime svih nas je naručila 4,6 milijardi doza cjepiva, dakle potrošit će se otprilike 100 milijardi eura na cjepivo. Nikome nismo govorili ni savjetovali što da čine, dakle svaki pojedinac se sam mora brinuti osobno za svoje zdravlje, mislim da je to temeljni princip, kako god misli najbolje, međutim broj umrlih je visok radi toga što rizične skupine, starije osobe nisu u dovoljnoj mjeri cijepljeni, tu je Vlada zakazala, tu je Stožer zakazao. E sad stavljaju naglasak na djecu, govori se sad odjedanput o COVID potvrdama za djecu. Dakle, vidimo da smo na vrlo skliskom terenu. Još jednom ću reći da brojne udruge koje se tobože bave ljudskim pravima su potpuno zakazale, nestale su, nemaju stav, šute. Prema tome, njihov kredibilitet je potrošen i nitko neće moći ozbiljno shvaćati njih u budućnosti, kakva god bila tema. Dakle, Domovinski pokret će biti protiv ovog zakona, mislim da je zakašnjela ova rasprava, a mi smo uputili redovnim putem, pokušali smo skupiti 1/3 potpisa da dođe ova tema o dvotrećinskom glasovanju po čl. 17. na red, drugi klubovi nisu to htjeli potpisati [[Upadica predsjednik: Hvala, kolega Bartulica.]] tako da o njihovim … [[Govornik se ne razumije.]] ima puno neiskrenosti. Hvala.

Članak 16. kaže: „Sloboda i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje.“ I zdravlje. 16. članak govori o zdravlju. 17. članak kaže: U doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti itd., mogu se pojedine slobode iz prava zajamčenog Ustavom ograničiti itd. i različite prirodne nepogode, dakle ne zdravlje.

A sada malo i nekoliko drugih stvari. Dakle, znanstveno je dokazano da je cijepljenje definitivno … … jedno od najvećih dostignuća u medicini, da je spasilo milijune ljudi. Gluposti koje slušamo u medijima pa i ovdje o tome kako je to eksperimentalna stvar, kako je to nešto čudno, kako je to nešto neobično nakon što su milijarde ljudi cijepljene na svijetu su doslovno gluposti. Hvala kolega Reiner, stanka će biti odobrena. Imamo sada opet zahtjeve za povredom Poslovnika. Ima dvoje zastupnika kolega Grmoja i Selak Raspudić koji već imate po dvije opomene. Kolega Grmoja, izvolite.

Ajde sjednite da vas ne moram isključivati iz rada sabora. Članak 238., citiraju Ustav oni koji provode protupravno nasilje, prvo donose odluke, a onda ih legaliziraju u saboru.

Dobivate 3 opomenu i vi nažalost više ne možete govoriti. Kolega Dretar vi ste bez opomene, pokušajte preživjeti. Budite sigurni da ću je dobiti. Članak 238., poštovani zastupnik Reiner izrekao je riječ gluposti što smatram naravno vrijeđanjem zastupnika. Složio bi se sa mnogim zastupnicama i zastupnicima danas da je ovo jedan od najtežih dana u povijesti Hrvatskoga sabora ja sam došao [[Upadica: Kolega Dretar…]] sa postoperativnog liječenja ovdje kroz kordon dobro oklopljene policije koja vas štiti od hrvatskog naroda i onoga što vam žele reći. Dakle ovako krenuli ste dobro, ukazali ste na jednu riječ koju je kolega Reiner upotrijebio a možda nije primjerena pa sam čekao da ćete dalje elaborirati ali vi ste otišli sada u repliku tako da dobivate opomenu. Članak 238., predsjedniče Hrvatskog sabora Članak 238., mislim da nije u redu da unatoč različitim stavovima da se ovdje vrijeđamo, a s druge strane evo ja pohvaljujem kolegu Reinera i mislim da stvarno o tako važnim stvarima je važno da ovdje govorimo u Hrvatskom saboru i [[Upadica: Kolega Miletić…]] donosimo odluke 2/3 većinom.

Idemo dalje, da li se kolegice Urša Raukar povlačite? Dobro. Sada je na redu kolega Pupovac. Poštovane kolegice i kolege ne znam za historijska iskustva da se o pitanjima nacionalne sigurnosti ili o pitanjima ratnih opasnosti ili javnozdravstvenih opasnosti kakva je sada odlučuje referendumom. I ne znam koliko je u okolnostima u kojima je potrebno stvoriti upravljačku krizu u društvu na koje neki kolege upozoravaju pa ih se onda napada naš zadatak ovdje zajedno sa stručnjacima različitih struka i sa vladom. Umjesto toga mi iz sabora raspirujemo nesposobnost da se upravlja ovom krizom unatoč posjedovanju maski, unatoč posjedovanju cjepiva, unatoč posjedovanju bolničkih kreveta i unatoč posjedovanju liječnika. Mi želimo da sve to što imamo nemamo i u ime tobožnjih ljudskih sloboda i prava onih koji inače se pozivaju na ograničavanje ljudskih sloboda i prava u svim drugim okolnostima. Pozivaju ljude da budu slobodni da se razbole. Pozivaju ljude da budu slobodni da umru. Pozivaju ljude da budu slobodni da naše bolnice kolabiraju.

I oni koji to zagovaraju, zagovaraju jedan takav odnos ili eksploatiraju odsustvo adekvatne upravljačke politike.

Samo malo, kolega Pupovac vi dobivate opomenu jer ste prekoračili vrijeme i niste me slušali. Imamo povredu Poslovnika kolega Petrov i kolega Rapudić, neki se javljaju koji više nemaju prvo glasa tako da ne mogu govoriti, pa kolega Petrov izvolite. Povrijeđen je Članak 238. od vas sam gospodine Pupovac očekivao glas razuma, a ne laži, a izrekli ste samo laži. I ja pozivam ljude da izađu na referendum, znate zašto jer kad porobite sve institucije kako ste ih porobili [[Upadica: Kolega Petrov.]] jedina mogućnost da se ljudi izjasne i donesu odluku je referendum.

Imamo onda dalje kolega Fabijanić, izvolite i kolega Pupovac, kolega Grmoja vi ne možete više, ne može ni kolega Bulj. Smatram da je povrijeđen poslovnik koji predviđa da ovaj zakon se ipak treba izglasati dvotrećinskom većinom.

Kolega Bulj molim vas nemojte dobacivati. Kolegice Mrak Taritaš, izvolite, povreda poslovnika.

Dakle, vrlo korektno se trudim da budem objektivan i mislim da jesam, do sada su četiri zastupnika Mosta dobila tri opomene, dvoje zastupnica zeleno-lijevog bloka dakle nije mi važno ko dolazi iz koje političke opcije nego činim ono što moram činiti kako bi osigurao da HS može nesmetano raditi. Nije uvijek jednostavno jer se ovdje radi o namjernim povredama poslovnika i pokušavam što je objektivnije moguće presuditi. Naravno da to se nekom sviđa, nekom ne, ali ja ću činiti onako kako smatram da je ispravno. Kolega Pupovac izvolite povreda poslovnika. Kolega Petrov ako želite osporiti moje tvrdnje onda recite u čemu se ne slažete s tim.

Vi sad replicirate s kolegom Petrovom kao što je on replicirao s vama, ja vam moram dati opomenu nemam druge. Jednostavno svi, svi zloupotrebljavate povredu poslovnika i vodite raspravu odnosno jedni drugima replicirate i ja dajem opomene kad dam opomenu to je ono što ja mogu učiniti, a onda se vi još javite i dodatno želite polemizirati s kolegama što nije korektno jednostavno.

Pa ja sam dao opomenu kolegi Petrovu, izvolite sjesti. Kolega imate sada dvije opomene kolega Pupovac. Kolega Petrov, izvolite. Gospodine Pupovac, što da vam kažem.

Kolega Petrov molim vas sjednite. Dobivate treću opomenu. Ovo stvarno nema smisla. A kolega Pupovac nemojte sada vi. Izvolite. Izvolite.

Ne može više govoriti ni kolega Pupovac. Povrijeđen je čl. 238. da se nas nazove šegrtima smrti, dakle hrvatske zastupnike se vrijeđa i omalovažava zbog čega? Kolega Raspudić sada sam objasnio i kolega Pupovac našao se uvrijeđen zato što mu je ružno nešto rekao kolega Petrov, kolegi Petrovu dao sam opomenu tako i sada vama dajem opomenu jer i vi želite replicirati.

Nemojte manipulirati ajde molim vas. Nemate ni vi više pravo govora. Sada je na redu kolega Grbin, izvolite obrazlaganje stanke. U ime SDP-a tražim stanku i počet su sa nečim što je rekao kolega Pupovac i gdje je bio u pravu, da na početku pandemije se sjelo i razgovaralo. Ti razgovori su trajali puna tri dana i nakon toga dvije godine HDZ može što hoće. Vi gospodo iz HDZ-a ste svojom tvrdoglavom politikom, svojom upornošću da ste jedino vi pametni i da jedino vi znate što je u ovoj epidemiji potrebno doveli do toga da ljudi danas protestiraju, a da ovi parazitirajući na smrti i bolesti skupljaju potpise za referendum. Pa jeste li svjesni koliku ste štetu napravili ovoj državi, jeste li svjesni koliko ste svojom tvrdoglavošću odvratili ljudi od toga da poštuju mjere, da se cijepe i da iskoriste ono što im je država stavila na raspolaganje da zaštite svoje zdravlje, da zaštite svoje živote? Gospodo iz HDZ-a kažu što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Ali ovdje imamo prilike ispraviti grešku, ovdje imamo prilike napraviti ono što je kolega Pupovac rekao, sjesti i shvatiti da se neke stvari moraju donositi konsenzusom, da se neke stvari moraju donositi dvotrećinskom većinom. Zdravstveni sustav je mobiliziran, pa to su izvanredne mjere u kojima se stvari moraju donositi onako kako je za izvanredne mjere propisano, a to je dvotrećinskom većinom. A ovim parazitima koji parazitiraju isto kao što je i Željka Markić parazitirala na ženskom tijelu ipak pružam ruku suradnji. Izađite za govornicu, pozovite građane RH da se cijepe pa ćemo i mi pozvati da podrže referendum.

To se u Hrvatskom saboru Kolegice Raspudić, sjednite. … [[Govornik nije uključen.]] Nemate pravo govora. … [[Govornik nije uključen.]] Ja ću sad napraviti,sad ću … … [[Govornik nije uključen.]] Kolegice Raspudić, nemojte provocirati, molim vas, stanite. Kolegice i kolege, molim vas. Kolegice i kolege, ajdemo malo se smiriti. Kolega Raspudić. Kolega Raspudić, molim vas, ajde sjednite si. ... [[Upadica Raspudić, ne razumije se.]] Pa ne, ne, vi želite da se vas. ... [[Upadica Raspudić, ne razumije se.]] Izvolite na svoja mjesta i sjednite, smirite se.

Kolega Miletić, molim vas da pređete u dvoranu gdje možete sjediti. Ja vas sad molim kolegice i kolege, … ... [[Upadica Bulj, ne razumije se.]] Molim vas, kolegice i kolege, molim vas, stanite sad. padaju teške riječi, smirite se, javnost nas gleda, svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali molim vas da se ponašamo u granicama onoga što je civilizirano i prihvatljivo. Sada stanite. Kolega Beljak, vi imate obrazlaganje stanke, izvolite.

Molim vas, isključite se, kolegice Selak Raspudić, izvolite. Hvala lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Tražim stanku u ime kluba HSS-a i Radničke fronte. Moram reći prije svega da sam zgrožen današnjoj raspravom i ovim ponašanjem pojedinaca, pojedinih ljudi koji se eto, bore z nekakva ljudska prava, tu bi se tukli usred Sabora, dakle ja se čudim vama gospodine predsjedniče, što niste reagirali i pozvali stražu, dakle doista sam zgrožen u ne znam kako bi to uopće opisao a da ste vi iz HDZ-a i vladajuće većine krivi za ovo, jeste. Vi ste krivi za to jer ne znam zašto ste se bojali napraviti jednu otvorenu raspravu i doista ići na izglasavanje ovog zakona dvotrećinskom većinom i tada doista ne bi dolazilo do ovakvih scena, ne biste pustili, ja se neću izraziti grubo i reći parazitima mada nije to daleko od istine, ali populistima koji pokušavaju na jednoj izvanrednoj situaciji u kojoj se nalazi ne samo Hrvatska nego i čitav svijet, stvoriti političke poene, dakle pokušavam se ne izraziti grubo ali doista nakon ovih scena, ja nisam siguran što se sve može događati, ja vas molim, vladajuću većinu molim, da ubuduće doista razgovarate sa ljudima bez obzira na političke stranke, na političku opredijeljenost koji razumiju stanje stvari, koji ne namjeravaju koristiti ovakve krizne situacije za isključivo svoje političke poene. Malo ste smirili strasti.

Hvala lijepa. Nemojte se ništa bojati, ja ću samo tražiti stanku za razmišljanje. Mi iz kluba nacionalnih manjina želimo tražiti 10 minuta stanke da bi razmislili o jednoj o vrlo, ja bi rekao trivijalnoj činjenici a to je da za dvotrećinsku većinu trebaju glasovi koalicije i trebaju glasovati ljevice. A koliko sam ja shvatio, Most se ne slaže niti sa koalicijom niti sa ljevicom. I kako je moguće onda da dvotrećinskom većinom Most očekuje da će se ovdje donositi pravilni zaključci? To je jedno pitanje koje si mi postavljamo i uz poziv na cijepljenje i to na treće cijepljenje, dva cijepljenja nisu ni dovoljna, ja bi vas sve lijepo pozdravio i želio puno zdravlja. Hvala kolegi Radinu. Sa godinama dolazi i mudrost, jel tako? [[Upadica sa strane]] Ne, ne možete više govoriti. Idemo sada na izjašnjavanje o amandmanima koje smo proveli ranije na sjednici, dakle glasovat ćemo o onim amandmanima koje predlagatelj ne prihvaća. Prvi amandman zastupnika Brumnića Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Nije dobio potreban broj glasova. 6. amandman Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Prije odlučivanja o zakonu, glasovat ćemo o 2 prijedloga zaključka. Prvi je prijedlog Kluba zastupnika SDP-a koji predlaže Saboru donošenje zaključka koji glasi: Temeljem čl. 17 Ustava RH predmetni zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, P.Z. br. 230 potrebno je donijeti dvotrećinskom većinom svih zastupnika. Što trebate, kolega Bauk? date opomenu potpredsjedniku Sabora Anti Sanaderu koji mi je jučer rekao da ću moći na plenarnoj sjednici moći obrazložiti naš zaključak. Ali potrošili ste stanku.

Dakle, dajem na glasovanje prijedlog zaključka Kluba zastupnika SDP-a koji Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan?

Amandman nije dobio potreban, odnosno zaključak nije dobio potreban broj glasova pa nije donesen. Drugi zaključak je onaj Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka koji predlaže Saboru donošenje zaključka koji glasi: Dugotrajnost pandemije Covid-19, kao i njene duboke zdravstvene, ekonomske, društvene i pravne posljedice, odgovaraju definiciji izvanrednog stanja uzrokovanog prirodnom nepogodom na način na koji je to definirano čl. 17 Ustava RH. Iz tog razloga se odluke, uključujući i zakonske odredbe kojima se ozbiljno ograničavaju ljudska prava i slobode zajamčene Ustavom, a koje se donose zbog provedbe epidemioloških i drugih mjera, kojima se suzbija pandemija Covid-19 donose dvotrećinskom većinom na način kako je to definirano čl. 17 Ustava. Dajem na glasovanje prijedlog zaključka Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka koji Vlada ne prihvaća. Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv? Zaključak nije dobio potreban broj glasova, 35 bilo je za, 74 bilo je protiv. Prije nego prijeđemo na glasovanje, javio se kolega Bauk za povredu Poslovnika, izvolite.

Kako mi smatramo da je ovaj Zakon temeljem treba biti donesen temeljem čl. 17 st. 1 Ustava RH, smatramo da će doći do povrede Poslovnika, ako to ne najavite prije glasanja. Kolega Bauk, ne slažem se s time. Vi se možete obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, no vaša intervencija nije takve prirode pa nećete dobiti, naravno, opomenu, ovo je legitiman zahtjev. Zahvaljujem g. predsjedniče, obratit ću se, najavljujem da ću se obratiti Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, tako da kolege, nemojte još ići doma. Kolegice Raukar-Gamulin, izvolite.

Isti odgovor kao kolegi Bauku, dakle možete se obratiti Odboru. Izvolite, kolega Bačić, imate i vi povredu Poslovnika.

Jednako kao što je i legitiman zahtjev vladajuće većine da temeljem čl. 16 Ustava RH ograničava pojedina ljudska prava i slobode, kad je u pitanju zaštita zdravlja naših građana. Vi ste replicirali, ovo nije bila nikakva povreda Poslovnika od strane kolege Bauka. Ja se pridružujem kolegicama i kolegama koji kažu da je povrijeđen Poslovnik, u tome da smo trebali glasati dvotrećinskom većinom i najavljujem jer, moram to najaviti da ćemo se također, obratiti Odboru za Ustav. U redu. Imate na to pravo. No, sada dajem na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Naglašavam da je za donošenje ovog zakona potrebna natpolovična većina ukupnog broja zastupnika 76. Tko je za ovaj prijedlog zakona? Tko je suzdržan?